Samotná pravidla hry však pro bezchybné fungování tržní ekonomiky nestačí. Matematik by hovořil o podmínce nutné, nikoli postačující.

I tato druhá podmínka je opět slovy matematika podmínkou nutnou, nikoli postačující. Proč? Protože onou chybějící třetí podmínkou pro efektivní fungování trhu je trestání těch, kteří pravidla hry porušují. To, co jsem zde ve stručnosti naznačil, označujeme v ekonomii jako institucionální prostředí tržní ekonomiky sestávající z tvorby pravidel, jejich kontroly a sankcionování těch, kteří pravidla hry porušují. Ekonomické subjekty, jako jsou domácnosti a firmy a stát, se při svém rozhodování řídí porovnáváním přínosů a nákladů.

A naopak, jsouli náklady vyšší než přínosy, pak je žádoucí činnost nerealizovat. Skvělou ukázkou pro pochopení tohoto principu je právě zde diskutovaná elektronická evidence tržeb. Jaké jsou přínosy? Nejčastěji se za prvé uvádí zvýšené fiskální výnosy státu, ke kterým se ještě vrátím, a za druhé narovnání konkurenčního prostředí, kdy nepoctiví podnikatelé přicházejí o svoji nelegální výhodu vůči poctivým. Jaké jsou náklady? Za prvé zvýšené náklady podnikatelů na pořízení příslušných zařízení umožňujících elektronickou evidenci, za druhé trvalé provozní náklady spojené s platbami nejrůznějším providerům za umožnění online připojení, za třetí administrativní pokuty spojené s jakýmkoli, v mnoha případech i banálním, přestupkem proti velmi přísně nastaveným administrativním pravidlům EET a konečně za čtvrté úbytek podnikatelů neochotných nebo neschopných postupovat výše zmíněné náklady, přičemž úbytek těchto podnikajících osob, které vytvářejí hodnoty a pracovní místa pro jiné, současně znamená přírůstek těch, kteří závisejí na jiných, či těch, kteří závisejí na státu. Dnes zde padala mnohá konkrétní čísla v miliardách korun o přímém přínosu EET pro státní pokladnu. Ti, kteří zde argumentovali konkrétními čísly, se však dopustili jednoho z nejčastějších omylů v ekonomické praxi.

Kdybychom chtěli přesně porovnat, jak konkrétně EET přispěla k příjmům státní pokladny, museli bychom srovnávat dvě období: první období před zavedením EET a druhé období po zavedení EET, přičemž všechny ostatní podmínky, které ovlivňují národní ekonomiku, by musely zůstat stejné. To znamená, že ve sledovaném období by se nesměly změnit průměrné důchody spotřebitelů, velikost trhu, změna ceny a dostupnosti substitutů a komplementů, subjektivní podmínky, specifické podmínky, nesměly by se změnit náklady výrobců, nesměla by se změnit podoba tržní konkurence, tím mám na mysli existenci monopolů, oligopolů, monopolní konkurence. A na závěr, nesměla by se změnit tempa ekonomického růstu dané ekonomiky. Jak můžete přesně kvantifikovat přínos EET v situaci, kdy ekonomický růst České republiky bude akcelerovat a spotřebitelé tím pádem budou více utrácet, což se logicky projeví na růstu příjmů státu, nebo naopak v období, kdy česká ekonomika výrazně zpomalí, či dokonce upadne do recese? Tato kvantifikace je velmi obtížná, neli nemožná, protože národní ekonomiku ovlivňují desítky, respektive stovky faktorů a EET je pouze jedním z těchto faktorů. Shrnuli výše uvedené, pak pravidla ano, kontrola ano, trestání ano, ale způsobem, kdy přínosy z kontroly budou vyšší než náklady s ní spojené. Elektronická evidence tržeb k těmto formám kontroly rozhodně nepatří. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, omlouvám se.

To je jedna věc.

Děkuji.

Mezi dvacátou třetí a druhou hodinou ranní se omlouvá z rodinných důvodů pan poslanec Róbert Teleky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty na faktickou. Prosím. Já bych si dovolil reagovat.

Dále platí to, co tady řekl můj kolega Karel Havlíček. Prostě největší svazy a asociace, které zastupují podnikatele v České republice, jsou pro.

A nyní s faktickou poznámkou pan ministr. Prosím, zase dvě minuty. Celou dobu říkáme, že vaše údajné zvýšené výnosy jsou na vodě, protože já si pamatuji tu slavnou studii, kterou jste po velkém tlaku předložili.

Tady pan poslanec Nový vám jasně ukázal, že prostě nejste schopni kvantifikovat ty přínosy.

Nebyli jste schopni za ty roky předložit relevantní data, abychom řekli ano, z těchto dat jasně vyplývá, že to mělo nějaký kladný přínos.